Dobré poledne už. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Chybí mi v něm více koncepčních věcí na zadržení vody v krajině.

Když se podíváme na historické mapy naší země, vidíme pestrost čar znázorňujících pestrost vlastníků.

Doporučuji zprávu schválit, ale také prosím a doporučuji ministrům zemědělství a životního prostředí zaměřit svou pozornost právě na zadržování vody v krajině, tak jak o tom pan ministr zemědělství hovořil v závěrečné fázi svého projevu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Myslím si, že podrobně popisuje právě výdaje do důležité oblasti, kterou prevence před povodněmi bezesporu je.

Díky tomuto programu, který probíhal mezi lety 2007 až 2013 a dále v některých částech byl prodloužen do roku 2015, se podařilo opravdu realizovat řadu velmi významných protipovodňových opatření, a proto také povodně, které jsme zažili už před pár lety, nenapáchaly takové škody a byly obce, města, kraje ve spolupráci se státem schopny daleko lépe zvládnout, než to bylo v letech minulých, v té době velkých povodní, které jsme tehdy zažívali.

Myslím si, že to je něco, čemu se má Česká republika věnovat velmi významně.

Dnes jsem vnímal i reakci pana ministra životního prostředí, že na tom ve spolupráci s ministrem zemědělství pracují.

Některé programy tam vznikaly a je na co navázat. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní pan poslanec Pavera, připraví se pan poslanec Zahradník.